Takže to byl ten hlavní důvod, proč jsem i tento krok udělala. Protože tak jak jste se chovali předtím, tak se chováte i teď! Dalším s faktickou je pan ministr financí. Já se to pokusím naposled vysvětlit. V okamžiku, kdy nějaká vláda navrhne Sněmovně, že ten celkový balík se buď zvětší, nebo zmenší, tak se logicky ptají obce a kraje, zda nominálně budou dostávat stejně.

Loni se Sněmovna a Senát rozhodly, že sníží daně našim občanům, takže celkový balík vybraných daní se snížil. Někdo říká 80 nebo 100 miliard.

Loni se stalo opačné. Snížili jsme celkový objem vybraných daní, a abychom obcím a krajům zachovali nominálně stejné peníze, tak jsem zvýšili jejich podíl.

Kdo chce, tomu rozumí, kdo nechce, tak jedno říká, že bylo hrozně dobře, a o druhém hrozně špatně. Ale v logice, co stát rozděluje, oba dva kroky byly stejné. Poprvé se díky rozhodnutí Sněmovny a Senátu zvětšil objem vybraných daní, podruhé se snížil. V obou dvou případech nominálně obce, města a kraje zůstaly na těch hodnotách. Ve statickém modelu, protože nikdo neví, jestli ekonomika poroste, nebo neporoste. S další faktickou pan poslanec Haas. Zatím je to poslední faktická.

Děkuji mnohokrát. Děkuji.

Doufám, že tady sedí v té Poslanecké sněmovně starostové, kteří jsou historicky starostové, a že budou natolik féroví, že řeknou, jaký je vývoj rozpočtového určení daní vůči jednotlivým městům a obcím.

Když jste se podíval do návrhu rozpočtu na jednotlivé roky, tak vždycky tam, pokud došlo k tomu navýšení, k tomu procentuálnímu, tak to se právě objevilo v návrhu toho rozpočtu. Já se tady s vámi přít nebudu. Vy jste to těm obcím vzali a ta minulá vláda jim to vrátila a ještě navýšila a ta si zaslouží to poděkování. Děkuji.

Už jsem to asi pochopil.

Ani této, ani minulé, ani budoucí. To je jednoduchá matematika. Nejsou to všechny daně a to my víme. Ze spotřebních daní do rozpočtu města a obcí nejde nic.

Na to se fakt těším. A už máte jenom hodinu a tři čtvrtě, abychom ho našli. Já jsem ho nenašel. Děkuji. Děkuji mnohokrát za slovo, vážený pane předsedající.

Nebyl to návrh ANO vlády. Ano vláda přinesla jiné návrhy, ale toto navýšení rozpočtového určení daní je obsaženo v senátním tisku číslo 11. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Tak pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, asi jste mě špatně poslouchal. Tak znova.

To znamená, vrátilo se to na tu stejnou hranici, kde to bylo.

Vy jste to předložili v návrhu rozpočtu. Já vám to samozřejmě přinesu. Doufám, že už jsme se všichni pochopili. Děkuji.

Ze zákona v návrhu o státním rozpočtu nesmíte měnit žádný jiný zákon. Takže v žádném návrhu zákona o státním rozpočtu se nemění rozpočtové určení daní, protože to zákon vylučuje. Tak já to nechápu, jak někdo může říct, že v rámci zákona o státním rozpočtu jsme navýšili RUD. To není prostě možné ze zákona. To není politická vůle té většiny nebo menšiny.